Ne, tady mě stále kritizujete, ne. Já jsem transparentní, transparentní. A já jsem jasně řekl, že neexistuje žádná stavba, investiční, dopravní, že by nebyly peníze. Kolik věcí se nemohlo postavit, protože jste neměli peníze. Neřešíme zde stavbu dálnic, neřešíme zde financování staveb dálnic ani předchozí kauzy. Rozprava se vede na téma elektronická evidence tržeb a žádám diskutující, aby se drželi tématu, které dnes projednáváme. Děkuji za to, že to budete respektovat. Budeme pokračovat v rozpravě a je přihlášena paní poslankyně Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně bylo by fajn, kdybyste, pane ministře, chodil i na ty interpelace, protože někteří poslanci na ně dostávají písemné odpovědi už několik měsíců, a opravdu bychom byli rádi, kdybyste pochopil, že jako ministr se zodpovídáte právě Poslanecké sněmovně.

To už jste mnozí možná i zapomněli, co je, protože jste to zrušili okamžitě poté, co vlastně tato vláda byla ustanovena. Tedy ani nestihla tato věc vejít v život a vlastně usnadnit živnostníkům život.

Zbraně, které se v této válce používají, mají především charakter informační povahy. Je to vlastně velmi prosté a je to už takové propagandistické, kdy pan Babiš označil skupinu živnostníků za největší vlastně podvodníky v tomto státě, za zloděje, paušálně je takto tituluje, svalí na ně všechny problémy České republiky. Všichni vlastně nemáme na důchody, nebo není na důchody, na jiné výdaje státu právě kvůli živnostníkům, protože ti jsou ti hlavní neplatiči daní. Tato dlouho a často opakovaná lež se samozřejmě stává v určitém vnímání u některých lidí pak nakonec pravdou, takže i veřejnost má pocit, že vlastně to je ten živnostník, proti kterému je potřeba tu válku vést a bojovat. Je tady mířeno na 5 %, opravdu 5 % těch neplatičů, a 95 %, kteří jsou těmi skutečně závažnějšími vlastně podvodníky, když to tak budu nazývat, tak na ty jsme rezignovali? Na ty tedy nebudeme mířit ten kanón, míříme ho na vrabce?

Protože oni jsou to většinou jenom oni sami, nebo mají maximálně nějakého jednoho dva zaměstnance, nemají určitě aparát, nemají právní oddělení, jako to mají velké podniky, které by jim takovéto změny zpracovávalo a které by jim pomohlo se v tom zorientovat.

Mají sice své asociace, ale jak říkám, ti asi těžko půjdou demonstrovat na náměstí.

Co se týče tedy živnostníků, jak bychom jim měli pomoci. To jsem tady od vás ani od pana ministra moc nezaznamenala. Je tedy důležité je méně zatěžovat právě tou byrokracií, četností změn, tak jak jsem říkala. A oni pak sami budou mít větší důvěru v systém, v jeho udržitelnost a také i předvídatelnost, protože to je věc, která je pro ně samozřejmě důležitá.

Když budou mít čas na samotnou práci, tak si tedy vydělají více a odvedou i více na daních. Je to prosté. Já jsem si tady tedy v tomto případě našla podíl šedé ekonomiky u nás a v Chorvatsku a to srovnání je takovéto najdu rok 2015, tady nahoře, tedy ten větší podíl , já vám to takto mohu samozřejmě i poskytnout k dispozici, třeba se můžete za mnou zastavit nebo se potkáme tady v rámci jednání.